Já vám děkuji. A nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů na změnu pořadu schůze.

Prosím, paní poslankyně.

Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Dolínka. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže ten zákon má řadu pozměňovacích návrhů, které jsou vhodné pro municipality a pro státní správu.

Děkuji. A nyní se mi přihlásil ještě pan poslanec Koten. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím pokračujte. Dovolte mi tímto požádat o vyřazení sněmovního tisku 612

Oba tyto tisky byly přikázány výboru pro bezpečnost k projednávání organizačním výborem dne 3. října a výbor pro bezpečnost je doposud neprojednal. Také děkuji. A teď se mi hlásil pan předseda Stanjura. Dobrý den.

Jeden bezesporu ano.

My jsme si to představovali, že vláda do toho zapojí své legislativní týmy a společně začneme čistit českou legislativu, aby byla pro naše občany přehlednější. A třetí bod je bod, který je ve prospěch zaměstnanců.

To jsou tři návrhy, jak uspořádat náš páteční program. Děkuji. To byla poslední přihláška.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já bych rád doplnil návrh pana předsedy Stanjury, protože souhlasím s tím, že by ty návrhy ohledně zrušení obsoletních zákonů měly být projednány. Ale měly by být projednány podle mého soudu společně s tím vládním návrhem.

Mohl bych požádat o číslo toho bodu a sněmovního tisku?

Děkuji. Pan předseda Stanjura se hlásí s upřesněním, předpokládám. Já s tím návrhem souhlasím, takže bych modifikoval svůj návrh.

Pokud tomu tam není, tak nyní budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Prosím přihlaste se znovu svými kartami. Jako první bychom hlasovali návrh paní poslankyně Kovářové.

Myslím, že je zjevné, o čem budeme hlasovat. Myslím, že již mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?